56.

Děkuji, pane předsedající.

Předkládaná Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích se nesoustředí pouze na bezpečnostní opatření, ale uznává potřebu zajistit spolupráci se všemi dotčenými subjekty z veřejného i soukromého sektoru při zajištění ochrany a bezpečnosti na fotbalových zápasech, popř. na jiných sportovních událostech, a příjemného prostředí pro diváky. Jde o rámcový dokument, který ponechává na jednotlivých členských státech, aby tyto principy přizpůsobily vnitrostátním podmínkám a svému právnímu řádu.

Důležitou součástí úmluvy jsou ustanovení o mezinárodní spolupráci. Ta je zajišťována již nyní zejména prostřednictvím tzv. národních fotbalových informačních středisek. Tato centra fungují jako ústřední kontaktní místa pro výměnu informací a usnadnění mezinárodní policejní spolupráce v souvislosti s mezinárodními fotbalovými zápasy. Jejich činnost bude i po této úpravě nadále pokračovat. Děkuji. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji, pane předsedající.

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím a rozpravu tedy končím.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 56.